Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Paní ministryně? Není zájem. Pan zpravodaj nemá zájem.

O totéž požádám paní ministryni. Nejdříve ale, než udělím slovo zpravodaji, požádám sněmovnu o klid.

Prosím, pane zpravodaji. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem procedury, jak ji schválil hospodářský výbor na svém jednání dne 18. září. Hospodářský výbor doporučuje, aby procedura byla následující. První hlasování, pokud by byly legislativně technické úpravy takovéto úpravy nemáme. Čili prvním hlasováním začneme pozměňovací návrh A, je to usnesení hospodářského výboru, hlasovat jako celek. Pokud by pozměňovací návrh A byl přijat, pak jsou pozměňovací návrhy C1 a C11 nehlasovatelné. Nebudeli pozměňovací návrh A přijat, hlasovat o pozměňovacím návrhu C11 poslance Vondráčka. Další hlasování by bylo hlasování B o pozměňovacích návrzích poslankyně Pastuchové. Další hlasování je komplexní pozměňovací návrh poslance Vondráčka, který je číslován C2 až C10. Upřesním před hlasováním, o jaké body se konkrétně jedná.

V původním materiálu se to objevilo později. Další hlasování, pokud by tedy pozměňovací návrh komplexní C2 až C10 poslance Vondráčka neprošel, tak bychom hlasovali pozměňovací návrhy poslance Martínka.

Další hlasování je pozměňovací návrh E poslance Michálka. Ten by se také hlasoval jako celek. Na závěr hlasování by byl zákon celkový. Tolik procedura hlasování. Má někdo připomínku k proceduře hlasování? O návrhu procedury, kterou přednesl zpravodaj, ke které nebyla žádná připomínka, rozhodneme v hlasování číslo 217.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Budeme tedy postupovat podle procedury. První návrh, pane zpravodaji?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další návrh.

Tento návrh přihlíží k rovnému zastoupení mužů a žen ve výboru a vyrovnané zastoupení členů výběrové komise, v krátkosti. Stanovisko výboru je negativní.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Nyní se dostáváme k hlasování o komplexním pozměňovacím návrhu C2 až C10 poslance Vondráčka, kdy je schváleno hlasování jedním hlasováním.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další návrh.

Zní, že v § 1 odst. 3 doplňuje: Tento zákon se rovněž použije při výběru osob jmenovaných vládou do orgánů zdravotních pojišťoven, Všeobecné zdravotní pojišťovny apod.

Kdo je proti? Děkuji vám.